Vypadá to, že hlasovací zařízení funguje. Je zde někdo, komu nefunguje hlasování? Dobrá, já vás tedy ještě jednou odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili, protože někteří avizujete, že vám nefunguje hlasovací zařízení. Všem z vás se podařilo přihlásit? Ještě počkám.

Pan poslanec Váňa dnes bude hlasovat s náhradní kartou číslo 78. Nyní tedy provedeme opět cvičné hlasování, zda zařízení funguje. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro.

Já vám děkuji.

Dejte nám chvilinku času na to, abychom si mohli zkontrolovat hlasování podle sjetin.

Dobře, děkuji za spolupráci a myslím, že můžeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

Vidím pokyvování, že všichni vědí a znají text doprovodného usnesení.

Kdo je proti?

Také konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání tohoto bodu končím. Děkuji vám. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy.